Ptáte se, co děláme pro lidi, kteří se dostávají do existenčních potíží, třeba v Ústeckém kraji?

To občané poznají. A pokud rozumíte sociálním dávkám, víte, že životní a existenční minimum a jeho výše má dopad na spoustu příjemců sociálních dávek.

Takže já využívám i této příležitosti a prosím občany, kteří mají potíže se splácením cen za energie, aby se nebáli požádat si o příspěvek na bydlení, který jim v tomto případě určitě poskytne pomoc. Pak je tu pomoc, která je jednorázová, kde jsme se zaměřili na střední třídu, která je jednoznačně také postižena rostoucími cenami.

To je konkrétní pomoc, kterou občané pocítí, a to je ta pomoc krátkodobá. Krátkodobě se ceny energií, které rostou v celé Evropě, nedají vyřešit, střednědobě a dlouhodobě ano a na tom naše vláda pracuje. Ale krátkodobě můžeme pomoci občanům, kteří se dostávají do existenčních potíží, to také děláme a děláme to masivně. Zeptám se v tuto chvíli paní poslankyně, zda chce položit doplňující otázku? Vidím, že ano.

To poslední z nich vstoupilo v platnost před několika dny a mělo by aspoň do určité míry ceny pohonných hmot konsolidovat, respektive o dvě koruny snížit. A netajím se také tím, že připravujeme úsporný tarif, tedy jakousi pomoc s energiemi na základě tarifu, kde bude nějaká hranice, do kterého odběratele budou s finančním přispěním státu platit nižší cenu za dodávky energií. Ten tarif by měl být do určité výše, to znamená, že by i motivoval k určitým úsporám a k úspornému chování, a současně by ale znamenal, že tam bude garantovaná nižší, přijatelnější cena pro domácnosti tak, aby si s rostoucími cenami energií poradily. Pane premiére, děkuji velmi za dodržení času. S další interpelací vystoupí pan poslanec Radek Rozvoral a připraví se pan poslanec Martin Kukla. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážený pane premiére, můj dotaz na vás jako na předsedu vlády, který plně zodpovídá za zajištění vnitřní bezpečnosti České republiky, zní takto: Počítá vláda s navýšením platů příslušníků bezpečnostních sborů, a to včetně civilních zaměstnanců v těchto sborech?

Můj dotaz zohledňuje situaci, kdy sílí tlaky na stoprocentní zajištění vnitřní bezpečnosti České republiky, kterou vykonávají bezpečnostní sbory. Jejich služební vztahy, tedy právní poměry fyzických osob, které v bezpečnostním sboru vykonávají službu, jejich odměňování, řízení ve věcech služebního poměru a organizační věci služby, upravuje zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Prioritní zastoupení a nejvíce úkolů zajišťuje v rámci bezpečnostních sborů Policie České republiky.

Děkuju, pane poslanče, za přednesení interpelace a zároveň za dodržení času. Nyní předávám slovo panu předsedovi vlády. Pane premiére, máte slovo. Vážený pane poslanče, děkuji za tuto otázku. Je důležitá v tom smyslu, že jsme si opravdu vědomi významu práce příslušníků bezpečnostních sborů v této složité situaci, podle toho jsme se taky chovali a taky se podle toho budeme chovat nadále. To vám hned dokážu na konkrétních číslech. Musíme si uvědomit, v jaké situaci jsme převzali vládu.